Dále se budeme zabývat návrhem na přikázání hospodářskému výboru. Zahajuji hlasování o přikázání hospodářskému výboru.

Je to hlasování číslo 171, pro 104 poslanců, proti 17. I tento návrh byl přijat. Posledním návrhem je návrh pana poslance Vondráčka na přikázání ústavněprávnímu výboru. Zahajuji hlasování o přikázání ústavněprávnímu výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 172, přihlášeno 135 poslankyň a poslanců, pro 64, proti 20. Tento návrh nebyl přijat.

Nezaznamenal, dobře, děkuji.

Tím končím prvé čtení tohoto návrhu zákona.